Takže vím, že to tam opravdu nebylo jednoduché přes ně projít, přes tu legislativní komisi správního práva, nevím korporátního práva. Prostě všechny ty komise jsme si museli projít. Mě to zajímá, já prostě ty odpovědi chci slyšet, jestli byste byli tak hodní a odpověděli mi. Děkuji.

Vaše vystoupení vzbudilo jednu faktickou poznámku poslankyně Peštové. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, pane ministře, že jste si stoupl k pultíku, prostřednictvím pana předsedajícího, a odpověděl mi. Ten příklad, který jste říkal, taky se tam něco takto hibernovalo?

Děkuji za dodržení času.

Vaše vystoupení vzbudilo jednu faktickou poznámku, a to poslankyně Dostálové.

Já jsem opravdu velmi ráda, že tady pana ministra Šalomouna máme, že odpovídá na tyto otázky.

Děkuji za dodržení času.

Každý zákon má nějaké termíny náběhu.

Je systemizovaných deset míst.